Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud nechcete projednávat otevřený tisk, prosím, čiňte tak venku. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Jak již bylo uvedeno při předešlých čteních tohoto návrhu zákona, je zpracován na základě povinnosti transponovat evropskou směrnici o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. Jedná se o přepracovanou směrnici regulující tyto instituce, která rozšiřuje požadavky na jejich činnost.

Prosím, pane poslanče. A znovu bych požádal sněmovnu o klid. Na tomto vládním návrhu zákona je asi nejzajímavější to ano, už to tady zaznělo z úst paní ministryně financí , že zmíněný zákon upravuje unijní pravidla zaměstnaneckého penzijního pojištění, přestože u nás systém zaměstnaneckých penzí vůbec neexistuje, ale prostě to už tady zaznělo i během toho prvního nebo druhého čtení.

A dovolte mi, abych jenom zkráceně připomenul, přestože jsem se již ve druhém čtení o tomto pozměňujícím návrhu zmiňoval podstatou tohoto pozměňujícího návrhu je možnost ve třech variantách odložit účinnost zrušení karenční doby v České republice.

To za prvé. A za druhé, děláme to také z toho důvodu, že chceme umožnit premiérovi České republiky Andreji Babišovi, který dal veřejný slib, že karenční doba, nebo zrušení karenční doby v České republice, nebude zrušena do té doby, dokud nebude zavedena plnohodnotná eNeschopenka. Já vám rozumím, pane poslanče. Já bych chtěl znovu vyzvat sněmovnu ke klidu. A pány poslance a paní poslankyně, kteří chtějí něco projednávat, čemuž rozumím, aby se odebrali do předsálí. Prosím, abyste se případně usadili ve svých lavicích, když je tady takový neklid, a snad můžeme pokračovat.

Především pro přítomné, ne všechny, ale některé poslance hnutí ANO, kteří mají velké obavy, že tento termín nebude naplněn, bych chtěl upozornit, že to je pravděpodobně první, ale ne poslední hlasování, kdy dostaneme možnost posunout účinnost karenční doby.